Chápu, že pan ministr Babiš, který je z Bratislavy, nemá vztah k české hospodě. Možná bychom našli řešení. Chápu, že bohaté restaurace třeba v Praze nemají problémy jako majitelka bufetu někde v malé obci. Co třeba ustanovit, ať je EET do určitého obratu dobrovolná, s tím, že kdo se připojí, bude mít nějaké bonusy? Cílem přece není někoho ničit a zvýšit státu sociální výdaje, ale naopak pojďme situaci, kterou zpackala Sobotkova a Babišova vláda společně napravit.

Děkuji, pane poslanče. Já myslím, že můžete rovnou pokračovat tím druhým bodem. A já znovu prosím sněmovnu o klid!

Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák veřejně potvrdil, že to je legální migrant. Dne 10. listopadu jsem proto v Poslanecké sněmovně přednesl na premiéra Sobotku ústní interpelaci, kde jsem premiéra požádal o odpověď na otázku, na základě jakého programu na integraci migrantů, který odsouhlasila vláda, zde tento afghánský migrant žije. Žádnou konkrétní odpověď jsem však ani tehdy, ani dosud neobdržel. Žádám tedy o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o všech migračních programech v České republice. Vzhledem k tomu, že Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda nepřetržitě přijímá do České republiky natrvalo migranty a vynakládá na to ze státního rozpočtu doslova miliardy korun, jak vyplývá z písemné odpovědi premiéra Sobotky na moji interpelaci, tak považuji za mimořádně důležité, aby celá Poslanecká sněmovna a také občané České republiky získali ucelený přehled o tom, na základě jakých postupů vláda migranty natrvalo do naší republiky přijímá a o kolik peněz vláda okrádá české potřebné občany, a místo aby pomohla našim lidem, tak utrácí miliardy za integraci cizinců, jako je tento Afghánec, který se pokusil znásilnit přímo v nemocnici zdravotní sestřičku. Je nutné, abychom my i veřejnost dostali odpovědi na tyto otázky: Jakým způsobem byl zlegalizován pobyt tohoto migranta? Byl to člověk, který požádal oficiálně na českém zastupitelství v nějaké zemi o azyl? Nebo vláda či ministři a úřady pod vedením Sobotkovy vlády mu vyhověli? Anebo to byl migrant, který o azyl požádal poté, co nelegálně překročil naši hranici nebo hranice evropského schengenského prostoru? Jak a kým byl tento člověk a jeho minulost prověřován? Prostřednictvím jakého programu sem byl tento migrant přijat? Uveďte prosím přesnou specifikaci tohoto programu. Kdo tento program schválil? Podílela se na jeho přijetí nějaká nezisková organizace? Jaké peníze byly pro tento program alokovány? Kdo je za tento program odpovědný? Premiér Bohuslav Sobotka v reakci na moji minulou interpelaci uvedl, že jakmile zjistí bližší odpověď na tyto otázky, tak je připraven ji poskytnout. Od znásilnění již uběhl měsíc a premiér Sobotka stále mně ani veřejnosti požadované informace neposkytl. Žádám proto o zařazení tohoto mimořádného bodu a v rámci projednávání žádám o jasné a konkrétní odpovědi. Odmítáme nelegální migraci. Prosazujeme zákaz propagace islámského práva šaría v České republice. Říkáme jasně peníze musí jít našim lidem, ne migrantům. Chceme bezpečnou, prosperující a spravedlivou Českou republiku. Vaše, tedy Sobotkova a Babišova vláda, však dělá pravý opak a všechny tyto naše návrhy jste zamítli. Uvědomujete si, že kdyby vaše vláda nepřijímala tyto migranty, tak tato nebohá česká žena nemusela být znásilněna?

Kdo konkrétně, pane premiére a vládo? Budete osobně kontaktovat a k tomu jsem vyzýval premiéra tuto znásilněnou ženu a vysvětlíte jí do očí, proč přijímáte africké a arabské migranty do České republiky? A co myslíte, že vám tato žena a její rodina odpoví?

Prosím pana poslance Koníčka. Připraví se pan poslanec Plíšek. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Chtěl bych vás požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na středu 30. listopadu odpoledne jako první a druhý bod, případně po již pevně zařazených bodech. Prosím pana poslance Plíška. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, současná vláda měla již podle dřívějšího legislativního plánu pro toto volební období, poprvé už na konci roku 2014, předložit do vlády nový zákon o znalcích. Mělo to udělat Ministerstvo spravedlnosti. Na podvýboru pro justici, který vede kolegyně Válková, se před časem dohodlo, dohodli jsme se, dá se říci, napříč politickým spektrem, že pakliže Ministerstvo spravedlnosti, resp. vláda, do konce září nedoručí Poslanecké sněmovně nový zákon o znalcích, bude vhodnější jít cestou novely zákona.

Děkuji za pozornost. Prosím pana poslance Grospiče. Po něm pan poslanec Kalousek. Děkuji, pane předsedo.

Ten první navrhovaný bod? Ano, děkuji.